Děkuji.

Pane premiére, máte slovo. Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená paní předsedkyně, jsem rád, že tady zmiňujete vysokou inflaci, protože se musíme bavit o tom, co zapříčinilo tu vysokou inflaci a co můžeme dělat pro to, abychom se té inflace zbavili. A není to jenom můj názor, je to názor řady ekonomů, je to názor i některých nezávislých institucí, že velký podíl na té inflaci má hospodaření předcházející vlády, tedy vlády Andreje Babiše, pod kterým jste také podepsána, a důsledky samozřejmě dopadají dneska na naše občany.

To je bohužel výsledek a to nesouviselo s covidovou krizí. A těch příkladů, kde se ty peníze vydaly, aniž by to šlo na řešení covidu, a přitom se půjčovaly a zvyšovalo se to zadlužení, těch příkladů je celá řada.

Na jedné straně je to Česká národní banka, která se snaží ten požár hasit, a na druhé straně je tu vláda, která připravila novou podobu rozpočtu, rozpočtu, který je úspornější, který snížil nejenom deficit proti tomu vašemu návrhu o 100 miliard korun, ale snížil také výdaje státu, což si myslím, že je právě z hlediska zvládnutí inflace důležité.

Podívejme se na informace Eurostatu, to nejsou moje čísla, informace Eurostatu, který konstatoval, že většina zemí Evropské unie, naprostá většina, v minulém roce snižovala svůj dluh, tak Česká republika naopak zvyšovala. A to jsou samozřejmě zdroje současné inflace. Není pravda, že nic neděláme pro občany. Kromě protiinflačních opatření, která jsem zmínil, jsme udělali řadu kroků, které zde mohu připomenout. Pomáháme těm, kteří si pomoci nemohou, to jsou naši senioři. Ano, je to ze zákona, ale my jsme na to dali do státního rozpočtu peníze, 20 miliard, které tam nebyly. My pomáháme těm, kteří se dostávají na jedné straně důchodci, na druhé straně ti, kteří se dostávají do existenční tísně. Rozšířili jsme počet o statisíce těch, kteří dosáhnou na sociální dávky. A to je důležité, není to jenom příspěvek na bydlení. Zvýšili jsme životní, existenční minimum a děláme další kroky. Takže když se někdo dostane do situace, že v důsledku drahoty nebude mít na svoje živobytí, na chod své domácnosti, tak má možnost díky našim opatřením dosáhnout na pomoc státu. A co děláme teď?

A ti, co jsou nejvíc ohroženi, to jsou rodiny s dětmi, to jsou samoživitelky a samoživitelé, proto jsme včera rozhodli o opatření, například to je jedno z mnoha že dáme jednorázový příspěvek 5 000 korun na každé dítě do 18 let všem rodinám, domácnostem, jejichž příjem roční nepřekračuje 1 milion korun. To je konkrétní opatření, to každý pozná a to lidem v této těžké situaci pomůže.

Ano. Paní předsedkyně, máte slovo. Budu mluvit velmi rychle, abych to stihla. K tomu zadlužení, pane premiére.

A dvě zajímavá čísla.

Zajímavá čísla! Co nám vyčítá? Že jsme navýšili sociální dávky?

Poprosím o odpověď na doplňující otázku pana předsedu vlády. Pane premiére, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, jestli bolí hlava mě nebo nebolí, to není tak důležité, ale hlava bolí obrazně řečeno spoustu občanů, kterým se prostě v důsledku inflace znehodnocují jejich úspory, jejich peníze, všechno se jim zdražuje a část té inflace, která je prostě vyšší než v jiných zemích kolem nás, je prostě způsobena, a říká to skoro každý ekonom, je způsobena nehospodárnou politikou vaší vlády. A jestliže v minulém roce naprostá většina zemí svoje zadlužení snižovala, Česká republika byla právě mezi těmi několika zeměmi, dokonce nejvíc jsme to zadlužení zvyšovali. A to samozřejmě má negativní dopad na inflaci a inflace, jak víte, znamená zdražování a má spoustu dalších negativních dopadů, kterým musíme zabránit. Právě proto naše vláda postupuje hospodářsky odpovědně. Proto jsme připravili rozpočet, který je protiinflační, bude s inflací bojovat, bude bránit tomu, aby inflace dál nekontrolovaně rostla, proto taky ale děláme opatření, a tím se lišíme od vaší vlády, která nejsou plošná, která nerozdělují peníze všem, to znamená i těm, kteří je nepotřebují, ale míříme cíleně, míříme na seniory v důchodu, míříme na ty, kteří se dostávají v důsledku energetické drahoty a zdražování potravin do existenční tísně.